Pane poslanče, máte slovo.

Pamatuji si na rodiny, na pohřby, to znamená veškeré věci, které s tímto souvisí.

Není tajemstvím, že turecká vláda vyhlásila třídenní smutek.